Předsedkyně Poslanecké sněmovny svolala schůzi podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 66 poslanců.

Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Já tedy zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro určení těchto ověřovatelů? Kdo je proti? Hlasování číslo 1, bylo přihlášeno 110 poslanců, pro hlasovalo 110, proti nikdo nebyl. Návrh byl přijat. A já konstatuji, že jsme ověřovateli 44. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Zdeňka Kettnera a poslance Michala Zunu.

Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Jenom se zeptám, mám tady s přednostním právem přihlášeného pana předsedu Výborného?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 2, bylo přihlášeno 139 poslanců, pro hlasovalo 137, proti nebyl nikdo. Návrh jsme přijali a pořad schůze byl schválen.

Pane poslanče, máte slovo. A jinak poprosím kolegy, aby se ztišili, případně přenesli diskuse mimo jednací sál, tak aby pan poslanec mohl za navrhovatele... Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, pane předsedo vlády, členové vlády, kolegyně, kolegové. Budu velmi stručný ve druhém čtení ve svém úvodním slovu ke sněmovnímu tisku číslo 270. Proč budu stručný? Sněmovní tisk 270 byl velmi detailně dvakrát projednán garančním školským výborem, taktéž byl velmi detailně dvakrát projednán v podvýboru pro sport. Chtěl bych z tohoto místa v rámci úvodního slova poděkovat zástupcům obou opozičních poslaneckých klubů, protože si myslím, že sněmovní tisk 270, vůbec s tím nijak nepředjímám zcela legitimní hlasování na plénu, ale byl velmi konstruktivně projednáván napříč Poslaneckou sněmovnou, a za toto konstruktivní projednávání s celou opozicí bych chtěl poděkovat, speciální poděkování, prostřednictvím pana předsedajícího já ho nevidím předsedovi školského výboru z tohoto místa.